Děkuji, pane místopředsedo.

Čili to, co já si myslím, že bychom neměli ztratit z paměti, je, že jsme se dostali poblíž ústavní krize díky tomuto nálezu. A já osobně i jako právník stále jsem překvapená tím postupem a jsem tady kritická, navážu na svého předřečníka pana poslance Chvojku vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já si osobně nemyslím, že by Ústavní soud, ať už v osobě předsedy Ústavního soudu, nebo ústavních soudců, měl komentovat, jestli někdo se politicky dobře z exekutivy vyjadřuje, rozhoduje, postupuje, obzvlášť ne v situaci, kterou bych nazvala naprosto výjimečnou, mimořádnou, kdy bychom měli spíš naše síly stmelovat a společnost nerozdělovat.

Já to beru, jako že je to jeho pravomoc. Jinak to ani nelze interpretovat. Je třeba jej respektovat. Zdržela jsem se, říkám osobně teď, komentářů.

A já bych si také dovolila využít této příležitosti a poděkovat vám všem. Byla jsem v té malé pracovní skupince, úplně na začátku, potom v průběhu trošku a teď na konci, podílelo se na výsledku, jak už tady řekl pan místopředseda Pikal, napříč politickým spektrem hodně poslankyň a poslanců, a jejich práce není vidět, ale byla. A bez toho bychom tady ve třetím čtení určitě dneska nebyli.

Nebyla shoda. Šlo na kompromis.

Sama jsem se k tomu vždycky kladně stavěla a sama jsem byla pro to, aby to bylo v programovém prohlášení, a jsem ráda, že to tam je, i když nejsem ráda, pokud je to nesplněný úkol, samozřejmě.

Tak oprávněně. My máme potřebu o tom jednat.

A samozřejmě oprávněně nám může být vytýkáno, že jsme si ten prostor měli udělat předtím.